Není to vše. Drahé potraviny, které zatěžují rodinný rozpočet našich seniorů, jsou dalším šokujícím důsledkem této takzvané reformy.

Jak se můžeme nazvat civilizovanou společností, když nedokážeme zajistit svým seniorům základní životní potřeby?

Zdražování potravin má tedy zásadní dopad na skupinu důchodců a seniorů, kteří často disponují pevně stanoveným rozpočtem a jsou závislí na pravidelném příjmu z důchodů.

A co drahé energie? Je to velice skandální.

Situace má zásadní negativní dopad na obyvatele, zejména na důchody a seniory vysoké ceny paliv, výroba elektrické energie a plynu je to vážná zátěž do jejich omezeného rozpočtu.

Uvedu příklad.

Se svým důchodem, který má, jsou prostě tyto ceny opravdu vražedné, a tato seniorka mi přijde plakat potom do poslanecké kanceláře, jakým způsobem dál má žít.

Nevidíme žádnou úctu. Je nepřijatelné, aby naši starší občané byli považováni za druhořadé, kteří jsou odkázáni jen sami na sebe.

Dostatek sociálních aktivit a nedostatek respektu a porozumění ze strany mladších generací může vést k pocitu osamění a deprese.

Naši senioři jsou ve stresu, nevědí, kdy a zda vůbec dostanou své důchody, a mezitím jsou bombardováni upomínkami o nezaplacení zdravotního pojištění. Situace na úřadech práce je velice tristní.

Jsou nositelé našich historie, hodnot a zkušeností, zaslouží si naši úctu a péči.

Nesmíme toto dovolit.

Tato sleva slouží jako důležitý mechanismus podpory pro ty, kteří jsou ve stáří závislí na veřejné dopravě. Jízdné a náklady na dopravu tvoří významnou část rozpočtu mnoha důchodců a seniorů, kteří disponují omezenými finančními prostředky.

Jak potom mám vysvětlovat svým voličům a seniorům, jak mají naši občané chápat, když se z tisku či z jiných médií dozví, že v letních měsících odjíždějí ukrajinští občané zpátky do své vlasti na dovolenou či návštěvu svých domovů a příbuzných za zvýhodněné jízdné ze státního podniku Českých drah?